Děkuji, pane předsedo. Problém je skutečně vážný. Chci připomenout, že minulý nebo předminulý týden o tom hlasovali i kolegové v Evropském parlamentu. Naprostá většina českých europoslanců odmítla udělení statutu tržní ekonomiky Číně. Chci vám přečíst navržené usnesení, kterým bychom mohli vybavit pana premiéra a členy naší vlády: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nesouhlasí s plánovaným udělením tržního statutu Číně z důvodu negativních dopadů na český průmysl. Poslanecká sněmovna zdůrazňuje, že Čína není tržním hospodářstvím a že dosud nesplnila pět kritérií, kterými Evropská unie definuje tržní hospodářství. Poslanecká sněmovna je přesvědčena o tom, že dokud Čína nebude splňovat všechna kritéria Evropské unie, na jejichž základě může být považována za tržní hospodářství...

Poslanecká sněmovna současně zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí celkově reformovat nástroj Evropské unie na ochranu obchodu s cílem zajistit pro průmysl v Evropě ve vztahu k Číně a k dalším obchodním partnerům rovnocenné podmínky, a to v plném souladu s pravidly Světové obchodní organizace. Poslanecká sněmovna vyzývá premiéra a členy vlády, aby na jednáních Evropské rady, Rady Evropské unie jednali v souladu s obsahem tohoto usnesení a hájili zájmy českého průmyslu. Chci připomenout, že nejvíce antidumpingových opatření a šetření je uplatňováno vůči Číně. Chci připomenout, že Spojené státy svůj trh s čínskými produkty v tomto odvětví chrání mnohem více než evropské země.

A to všechno vytváří diskriminační prostředí pro naše firmy a náš průmysl. A pokud druhá strana obchodu tak výrazným způsobem dotuje svá odvětví, tak se musíme bránit. A já vyzývám vládu, aby důsledně hájila zájmy českého průmyslu, nebo pokud to projde, tak za pár měsíců nebo za pár let zase budou jezdit delegace vlády do Moravskoslezského kraje, zase budou vymýšlet krizové plány a nestandardní řešení. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Dalším vystupujícím s přednostním právem bude pan předseda Laudát. Děkuji, pane předsedo, za slovo.

Nejprve upřesnění. Ten bod, který jsem zdůvodňoval, navrhuji zítra odpoledne po pevně zařazených bodech. A za sebe trvám na tom, aby ten bod byl samostatný, abychom o něm hlasovali zvlášť. Týká se to sice jednoho regionu, nebo převážně jednoho regionu, ale ten dopad by nebyl jen na Moravskoslezský kraj.

Ono je to i navrženo na jiné termíny. Kolega Laudát s tím takto souhlasí, neuplatňuje žádné další návrhy. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi reagovat na vystoupení pana předsedy Stanjury. Chtěl bych sdělit, že pan předseda se vlamuje do otevřených dveří. Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo materiál, který v nejbližší době projedná vláda, projedná tripartita. Požadujeme po Evropské komisi, aby zpracovala dopadovou studii, abychom věděli, jaká jsou rizika, a budeme hledat řešení.

Ale samozřejmě pokud Sněmovna jako suverén rozhodne, že se tím vláda má zabývat, mít nějaké postoje, tak ano, to samozřejmě udělat může.

To nebylo kritické vystoupení vůči vládě, ale myslím si, pokud se tato otázka bude řešit na evropské úrovni, je dobré mít stanovisko českého parlamentu. Tam budete mít naši podporu nebo máte naši podporu. Já jsem také říkal, že to už mnozí lidé dlouhou dobu řeší. Ale díky tomu, že se to projednávalo před několika dny v Evropském parlamentu, tam to usnesení dopadlo podle mne dobře, tak nevidím žádný důvod, aby se tím nezabýval i náš parlament a nevybavil vládu silným mandátem.

Pokud nejsou žádná další přednostní práva, budeme postupovat podle písemných přihlášek. První vystoupí pan poslanec Okamura a po něm pan poslanec Koníček.

Vím, že většina poslanců v této Sněmovně nepovažuje tyto body za důležité, jelikož již čtyřikrát za poslední rok se naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, snaží tyto body prosadit a vždy jste nám referendum zamítli. Přesto se tyto body znovu pokusím dnes navrhnout. Při prvním našem návrhu vloni v červnu hlasovali pro tento návrh pouze poslanci našeho hnutí, nicméně minulý měsíc při našem posledním návrhu to již bylo 44 poslanců této Sněmovny. A řeknu vám, proč se pokusím tento návrh znovu navrhnout a proč mi historie dává za pravdu.

Jeden z mála politiků, kteří si to uvědomovali, byl senátor Cato starší.

Kartágo bylo nakonec zničeno, ale o pár století později začal jiný nepřítel pomalu obsazovat Arabský poloostrov, pak dobyl severní Afriku, Malou Asii a dral se na Iberský poloostrov.